Takže se podívejte na naše stanovy, je to také tak správně, že to máte i vy, je to výborné.

Anebo i členové předsednictva.

To jste se smáli tomu?

A já nechci pokračovat dál, protože si vážím věcného vystoupení pana předsedy Michálka. Takže mně to nepřipadá k smíchu, a jestli samozřejmě máte nějaké názory, že vám přímá volba předsedy či předsednictva připadá chybná, tak já to tedy zase porovnám s tím, co se tady teď dozvídáme, co se děje zase u vás.

Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající. Musím se přiznat, že mě ten smích ze strany Pirátů také uráží, protože já už jsem byl v Jihomoravském kraji zvolen místopředsedou dvakrát a nejsem si vědom toho, že bych to nějak zmanipuloval, prostě mě zvolila členská základna. Já opravdu nevím, co je na tom k smíchu.

Děkuji. Pan poslanec Martínek s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo.

Další faktické poznámky pan poslanec Bláha, pan poslanec Navrkal a pan předseda Okamura, možná se hlásí s přednostním právem, to ještě upřesníme. Pan poslanec Bláha má faktickou poznámku.

Pan poslanec Navrkal s faktickou poznámkou stahuje, pan místopředseda Tomio Okamura také stáhl faktickou poznámku, takže na řadě je v obecné rozpravě přihlášený pan poslanec Dominik Feri, připraví se paní poslankyně Jarošová.

Máte slovo, pane poslanče. Děkuji, pane místopředsedo.

To tam také nemá co dělat.

A pochybuji, že by situace po volbách v roce 2020 byla dramaticky odlišná a najednou by se tam referendu otevřely dveře a mohlo být schváleno. Po celou dobu projednávání všech těch tří tisků slýcháváme, nebo aspoň já tam cítím takový podtext toho, jako kdyby se říkalo, že jediná správná, kvalitní, dobrá a nejryzejší forma demokracie je ta demokracie přímá, že ta demokracie reprezentativní, ta demokracie zastupitelská, jako kdyby jí zkrátka ještě něco chybělo. Abych ho parafrázoval. Demokracii dělají demokraté, lepší demokracii dělají lepší demokraté, nikoliv přímí demokraté. Tento návrh na zamítnutí vznáším a ještě ho zopakuji v podrobné rozpravě. Děkuji.

Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Přeji dobré odpoledne, vážené dámy a pánové. Asi se zde všichni shodneme, že referendum je nejvyšším příkladem demokracie, a že je proto nanejvýš žádoucí, aby byl konečně zařazen do našeho právního řádu. Hnutí SPD zákon o obecné referendu i v minulém volebním období opakovaně navrhovalo a strany napříč politickým spektrem ho opakovaně odmítaly.